Děkuji. A ještě se mi sem s přednostním právem se stanoviskem klubu hlásí pan poslanec... Faktické. Máte pravdu. Faktické.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vy říkáte, jak to bylo krásně všechno diskutováno, probráno. V každém případě tato novela, když šla na Legislativní radu vlády, tak mám pocit, že Legislativní rada vlády, a opravte mě, jestli se budu mýlit, vám vrátila tento návrh s tím, že je protiústavní. Udělali jste určité změny samozřejmě, abyste odstranili tu protiústavnost. Chci se zeptat, zda jste potom dali do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení, protože vy tady vzýváte, jak teda komunikujete, jak chcete vy s tou veřejností, a nejenom veřejností, ale i se všemi dotčenými, tak jestli jste to dali do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení poté, co byla odstraněna ta neústavnost. Dále, pokud vy tady říkáte, jak jste diskutovali a co všechno jste tam nového dali, kde tam máte řešené koncesionářské poplatky? Protože už teď se zvedá různá vlna lidí, kteří říkají, že Českou televizi platit nechtějí, protože právě proto je nedemokratická, protože není vyvážená, informace nejsou vyvážené, naopak straní pouze jedné straně, viz třeba volby a tak dále.

A to je jediné, proč tuto novelu tlačíte.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, také budu reagovat na pana předsedu Jakoba. Pane předsedo, opravdu, a vy se těm médiím věnujete, vy sedíte v tom výboru, a opravdu tady chcete tvrdit, jak jste řekl, že vyústěním mnohaleté diskuse nad mediálními zákony je tento zákon? Tento zákon, který jediné, jediné, co zavádí, je, že mění počet radních v České televizi? Nic jiného nezavádí. A ano a to rušení toho paragrafu, že můžeme odvolat celou radu.

A já to tady říkám od podzimu minulého roku, že se snažíte tento zákon protlačit rychle. A nám opravdu nevadí, je to vaše politické rozhodnutí, jestli si chcete tu volbu rozdělit mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát. Budiž, je to vaše rozhodnutí. Ale nám vadí to načasování a to, že se tady setkáváme na mimořádné schůzi ve sněmovním týdnu ve středu, na mimořádné schůzi s jedním jediným bodem, tak přesně dokazuje to, že to potřebujete stihnout do volby generálního ředitele, jehož výběrové řízení je v tuto chvíli již vyhlášeno. Nic jiného v tom není.

Dobré dopoledne. Také bych ráda reagovala na pana kolegu Jakoba, vaším prostřednictvím, paní předsedající.

Ten zákon má mnoho chyb, o kterých budu ve svém projevu mluvit. A samozřejmě že to zavání a potvrzuje to jenom to, že chcete ovládnout volbu ředitele České televize.

Děkuji za slovo. Já mám pocit, že on ani nemůže věřit tomu, co říkal.

Protože to, co tady zaznělo od Honzy Jakoba, je za mě úplně neuvěřitelné. Například ta myšlenka, že bychom to kritizovali, i kdybyste to předložili kdykoliv, třeba za půl roku.

To znamená, dochází tady, nazval bych to, že vy jste taková vláda retroaktivit, retroaktivita, že vy vlastně už do vyhlášeného výběrového řízení... Anebo, pane ministře, řekněte na mikrofon, že se to tohoto výběrového řízení už týkat nebude.

Teď je to volba ředitele televize a narychlo spíchnutá tato změna, která je na mimořádné schůzi. Odpovězte prosím na mikrofon na otázku, proč to nemůže být za půl roku.

Ještě před námi bude stavební spoření, tam to také budete chtít retroaktivně změnit u běžících smluv.

Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Tak to snad nemyslíte vážně, pane kolego?

Děkuji.